Prosím tedy, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Fiedler a zpravodaj rozpočtového výboru a petičního výboru pan poslanec František Laudát. Otevírám tedy rozpravu. V tento moment registruji tři řádné přihlášky. První byl přihlášen pan poslanec Tomio Okamura.

Dobré odpoledne ještě jednou, pane předsedající.

Já víceméně pořád navrhuji, abychom se tímto zákonem zabývali. Námi navrhované zastropování roční procentní sazby nákladů je omezením lichvy, která by mohla být poprvé jasně definována. To má přímý dopad na hospodářskou stagnaci naší země, což je ostatně čím dál více znát. Dnes není výjimkou, že si lidé půjčují za tisíc i deset tisíc roční procentní sazby nákladů. A pak se nemůžeme divit, že okamžitě končí v exekuci. Ony totiž tyhle půjčky s lichvářským úrokem a exekuce mají spolu velmi úzkou souvislost. Lichva je byznysem na lidské neštěstí a přiznám se, že když slyším některé zdejší protiargumenty, tak přemýšlím o těchto argumentech a morálním podnikatelském rozumu zastánců současné situace.

Země jako Rakousko, Francie, Německo a ostatní mají tuto věc v zákoně regulovánu.

Uvidíme, jak se k tomu postaví poslanci dotčených stran a zde přítomní.